Děkuji, pane předsedající. Takže Česká republika sedm doporučení nesplnila vůbec a sedm doporučení splnila částečně.

Myslím, že to je dost zvláštní, protože občané považují korupci za nejzávažnější problém dlouhodobě.

Myslím si, že to jsou určitě i voliči ANO.

Takže pod vedením současné vlády jsme se dostali na nejhorší hodnocení.

Například index vnímání korupce. Podle průzkumu FRA Česká republika a Slovensko nejvíce v celé EU tolerují korupci veřejných činitelů a úředníků. Takže myslím si, že všechna tato zjištění jsou poměrně závažná a měla by vést k tomu, že se budeme zabývat tím programem, tak jak byl navržen.

Ta problematika samozřejmě zahrnuje i regulaci lobbingu. Pokud vím, tak tam se nám zatím nepodařilo dosáhnout uspokojivé shody v relevantní většině v Poslanecké sněmovně, a byl bych rád, kdyby se nám to podařilo. Další téma je transparentní výběr soudců. To je problematika, která je právě řešena sněmovním tiskem 630, druhé čtení, který se navrhuje probrat na dnešní protikorupční schůzi. A pak je tam problematika objektivního jmenování a odvolání nejvyššího státního zástupce a dalších vedoucích státních zástupců, což je záležitost, kterou se navrhuje probrat v rámci sněmovních tisků 524, 569 a 476.

Tam nám hrozí, že se vypne registr, ve kterém jsou uložena majetková přiznání politiků a dalších představitelů. To je věc, kde je potřeba rychle reagovat na rozhodnutí Ústavního soudu. Je potřeba se komplexně zabývat rozhodnutími Ústavního soudu, který rozhodoval v nějakých záležitostech střetu zájmů a ohledně toho, že je v souladu s Ústavou současná regulace vlastnictví médií a související problematika. Takže to je třetí bod té schůze. A v posledním bodu schůze bychom se měli věnovat vysvětlení vlády, proč se nedaří plnit ta doporučení skupiny GRECO. Měli bychom se věnovat problematice Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde je navržena reforma, která ale opět nebyla předložena do Poslanecké sněmovny. Měli bychom se věnovat dalším návrhům zákonů, které vláda slíbila představit, a nepředstavila, jako je zákon o ochraně oznamovatelů korupce, kde předseda vlády na tomto místě v rámci interpelací říkal, že to je jeho osobní prioritou, aby byl schválen zákon na ochranu oznamovatelů korupce. A do dnešního dne Ministerstvo spravedlnosti ani vláda návrh zákona nepředložily. Nechci, aby to vyznělo negativně. Některé věci se podařilo posunout i díky tomu tlaku, který jsme vyvinuli, např. rejstřík evidence skutečných majitelů, který jsme tady projednávali včera. Máme zabrzděný návrh na rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, tam se čeká na Senát.

Takže některé drobné posuny tam nastaly, ale nejsou to vesměs věci, které by byly předmětem sledování té protikorupční skupiny GRECO.

Bude moci vysvětlit, budeme moci posunout návrhy zákonů, které jsou potřeba, tak, aby nespadly pod stůl v tomto volebním období. Já si dovoluji připomenout toto je jediný program, který potřebujete, teď, nebo nikdy.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, výrazně stručněji než můj předřečník vystoupím k programu této schůze. Rozdělil bych své vystoupení do tří částí.

Vážíme si toho, stejně jako oni máme zájem na projednání tohoto tisku a jsem si jistý, že k jeho projednání dojde.

A my jsme se dohodli, že 10. prosince bude svolána mimořádná schůze takzvaně na podpisy. Ty podpisy jsou v tuto chvíli shromážděny na klubu hnutí ANO a 10. prosince bude mimořádná schůze na téma protikorupční opatření.